Ještě jsem chtěl zareagovat obecně na dva omyly, které se šíří.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijal usnesení 1043/2, kde doporučuje daný zákon schválit v předloženém znění. Nedoporučil žádné pozměňovací návrhy, respektive žádné neobdržel. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl představit v obecné rozpravě dva své pozměňovací návrhy, které jsou přínosem k tomu, aby v budoucnu vydávání občanských průkazů provázelo pro občany co nejméně komplikací.

Druhá změna se týká rovněž zjednodušení toho, aby pro mladší děti, kde v tuto chvíli počítá zákon s maximální délkou platnosti občanského průkazu dva roky, byla ta lhůta prodloužena na pět let, aby to neznamenalo znovu zbytečné nároky na rodiče. Oni sami dobře posoudí, kdy příslušná podobenka na občanském průkazu už neodpovídá aktuální podobě tváře dítěte, ale není potřeba v tomto směru omezovat dobu platnosti na dva roky.

Dvě drobné úpravy, které ale ve výsledku zjednodušují život lidem a nijak neohrožují výkon státní správy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Takže prosím, máte slovo.

Takže ani v případě elektronické občanky nelze absolutně zajistit to, že se tyto údaje z tohoto úložiště nemohou zneužít. Podáváme proto pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku, který předkládá Ministerstvo vnitra, kde požadujeme dobrovolnost uložení biometrických údajů do občanského průkazu.

Já se ještě v podrobné debatě přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu. Ano, děkuji.

Současně navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na projednání zákona mezi druhým a třetím čtením na 10 dní.

Děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo. Odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu je písemně v systému. Děkuji.

Děkuji.

Není tomu tak.

Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že padl procedurální návrh na zkrácení lhůt pro třetí čtení a to na deset dní.

Ještě jednou tedy zopakuji pro ty, kteří přicházejí. Budeme hlasovat o tom, že zkrátíme lhůtu pro projednání ve výborech před třetím čtením na 10 dní. Všichni jsou již v sále. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty? Děkuji.

Návrh byl přijat.